Jenom aby starostové vyčerpali, aby nebyli kritizováni odnikud.

Třeba když jsem mluvil s řediteli škol tenkrát o tom dotačním programu Počítače do škol, tak mi říkali, že cca dostali třeba milion na počítačovou učebnu, byl to projekt Evropské unie, a z toho na vybavení učebny samotné šlo pouze 400 tis. korun.

To znamená, prosím, když budete někdo obhajovat, jak jsou evropské dotace výhodné pro nás, jak jsme čistými příjemci, tak prosím říkejme pravdu a dodejme také ta fakta ohledně účelovosti dotace a také ohledně priority té dotace a ohledně toho, kolik jde peněz na tu věc samotnou a kolik jde na to, jak nám EU v rámci projektů přikazuje, to znamená žádost o dotaci, propagace dotace a kontrola dotace.

Už jenom toto rozdělení by tu částku ukázalo úplně v jiném světle, a tady ty dosavadní vlády, protože jsou to probruselské vlády, tak toto číslo v podstatě tají, nebo ho prostě nemají. Ale pak je potřeba si to říct, že prostě jenom část té dotace jde na nákup věci samotné.

Jsou to miliardové dotace.

Já chodím po akcích tady se někdo směje tomu.

Takže prosím vás, když to říkáte komplexně, nebo když jste tady řekla, že nemám pravdu, tak bych očekával, že to rozebereme trošku komplexněji, ty přínosy, ty ekonomické výhody a nevýhody toho průtoku těch peněz sem tam.

Děkuji. Mám zde dvě faktické poznámky. V tuto chvíli jako první pan předseda Kalousek, poté pan předseda Benešík. Děkuji.

To za prvé.

Ty náklady by byly řádově vyšší, než máme jako účastníci společného evropského trhu. Děkuji. A nyní pan poslanec Benešík. Děkuji za slovo. Jenom krátce, možná jsem už to tady říkal.

Postavili jsme úpravnu vody, postavili jsme čistírnu odpadních vod, snížili jsme prašnost, což je ekologická záležitost.

To jsou projekty, které realizovala v době, kdy jsem starostoval, obec Strání. To je praxe, to je realita, to nejsou prostě žvásty. Děkuji.

Prosím.

Čína naopak má trh na Evropskou unii velmi zjednodušený.

Ale to není jenom kvůli ceně pracovní síly. Takže je to přesně naopak, než tady říká pan ministr Kalousek. Je to přesně naopak!